Ale teď na chviličku přeruším, protože přivítáme zahraniční delegaci.

Budeme pokračovat v jednání. Na faktickou poznámku vystoupí paní ministryně Maláčová zatím poslední přihláška.

Zatím poslední faktická poznámka. Vrátíme se do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám pěkné odpoledne. Nebudu naskakovat na debatu, která tady před chvílí začala. Ráda bych se vrátila k projednávanému bodu.

Věřím, že to není politické téma, ale je to téma společenské a hluboce lidské.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Klub Starostů a nezávislých podpoří senátní návrh. Myslíme si, že je to krok správným směrem. Dost často tady zaznívá jedna věc od paní ministryně, že je to krok nesystémový. Já bych jen podotkla, že v oblasti důchodové komise, respektive komise za spravedlivé důchody, jsou zmiňovány jednotlivé kroky, se kterými můžeme souhlasit, ale nelze je označit za systémové. Proto bych chtěla od paní ministryně slyšet, zda bude... Pane předsedající... Byla bych ráda, kdyby paní ministryně připravila důchodovou reformu a zapracovala tam systémově kroky, které se právě na této komisi projednávají.

Takže bych se připojila k těm, kteří říkají, že důchodová reforma je potřeba. A samozřejmě kroky, o kterých hovoříte na komisi, by do toho měly být zapracovány.

Prosím. Děkuji, pane předsedající.